Dobře, pracujete brigádně v restauraci nebo v nějakém klubu například, nemáte nárok na kompenzační bonus, protože nejste účastníci nemocenského pojištění. No a co?

Takže je tady to podpora mladým lidem? Dělá se fiskální politika pro všechny? Že každý ten ročník je sto tisíc lidí? Jakou mají perspektivu?

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, základní problém toho návrhu státního rozpočtu je ten, že vláda se tváří, že daňový balíček, který je teď těsně před třetím čtením, neexistuje.

A vláda se tváří, že tenhle tisk vlastně s tím rozpočtem nesouvisí, že není potřeba ho do toho rozpočtu zapracovávat. A my prostě s tímto přístupem nesouhlasíme.

To znamená, ve chvíli, kdy se schvaluje státní rozpočet, má být už dávno jasné, jaké ty daně budou. A pokud to jasné není, tak nezbývá, než počkat s tím rozpočtem. Proto navrhujeme vrácení tohoto dokumentu k přepracování. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi a nyní vystoupí pan poslanec Jakub Janda, připraví se paní poslankyně Valachová.

Takhle si odpovědně sestavený rozpočet nepředstavuji. Výše rozpočtového schodku 320 miliard je ale nejen příliš vysoká, ale hlavně nedostatečně zdůvodněná. Za vše hovoří výmluvné číslo skoro 43 % HDP celkového dluhu sektoru vládních institucí. Strašlivé číslo.

Program, který by stál mnohem méně, ale přinesl by možná ještě lepší výsledky.

Zastavil bych se u kapitoly sport, zvláště pak u rozpočtových plánů, které se týkají Národní sportovní agentury. Loni mělo Ministerstvo školství celkový objem na podporu sportu prostřednictvím dotací ve výši 7 miliard korun.

Byť došlo k navýšení asi o 100 milionů na samotnou podporu sportovní činnosti, méně je počítáno na podporu významných sportovních akcí. To lze pochopit s ohledem na covid, kdy se řada akcí nemusí vůbec uskutečnit, ale určitě bychom se měli ptát, zda bude v budoucnu počítáno s větší alokací. Návrh nového rozdělení do programu určitě dává smysl a jako základ nastavování nového systému to může být velmi zajímavé a možná to přinese více financí, finančních prostředků, na podporu sportovní činností například do programu Můj klub. Nicméně peníze pak mohou chybět právě na zmiňované významné sportovní akce nebo na jiné oblasti, o kterých se návrh nových programů moc nezmiňuje.

Vyčlenění výdajů do samotného programu financování je určitě krok dobrým směrem.